Já nevím, jestli třeba víte, že ony vám přímo řetězce nařizují, do jakých obalů se bude balit, a to je taky věc, která potom rozhoduje samozřejmě o ceně, o dostupnosti. Jsou to náklady, které bychom mohli opravdu úpravou toho zákona v budoucnu omezit, nákladovost tohoto rezortu. A bylo by to příjemné, že se opravdu stane i nařízení pod tou sankcí, že zkrátka bude jeden druh obalu a jenom to bude mít jinou nálepku nahoře.

Já už jsem k tomu mluvila cirka před měsícem a půl, když jsme se tady bavili o jednorázových plastech, že Evropa je tříprocentní znečišťovatel moří protože to, že začínáme řešit samozřejmě znečištění životního prostředí plasty, vzniklo z důvodu, že máme znečištěné řeky, znečištěné moře. A já jsem tady řekla větu, že pokud nezačneme v třetích zemích, pokud opravdu nezačneme dělat edukaci a nebudeme jako Evropa vyvíjet tlak třeba i na dovozce tady těch obalů z těch jiných zemí, tak se toho prosím nezbavíme. A teď bych udělala jenom takovou odbočku.

Takže tady spíš z tohoto místa bych chtěla apelovat na paní ministryni životního prostředí, aby tyto otázky určitě na radě ministrů otvírala, aby se o tom diskutovalo a abychom k tomu přistoupili komplexně, protože my jako Evropa mám trošku pocit, že chceme spasit svět už jsem tuhletu větu řekla: My ho nespasíme, ale my se můžeme docela dobře zničit. Já vám děkuji, paní poslankyně. Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky, nejprve vystoupí pan poslanec Václav Král a připraví se pan poslanec David Šimek. Prosím, pane poslanče. Tak směrem k předřečníkům, ústy pana předsedajícího.

Já vám děkuji. Děkuji. Já si dovolím paní kolegyni Balaštíkové, prostřednictvím pana předsedajícího, jenom říct k jejímu vystoupení.

A já si myslím, že je potřeba se na to skutečně dívat v rámci celého systému a hledat řešení tak, aby nevznikaly vůbec v celém tom systému zbytečné výdaje, které občan systému zaplatí. A proto cesta recyklace je určitě správný směr, ale je potřeba to vzít skutečně komplexně.

Věřím tomu, že tady budeme v nejbližší době sedět a diskutovat o zavedení zálohování, ale v nějakém logickém smyslu. Děkuji.

Takže já jsem to dělala. Snažím se vždycky vidět široký problém, a když jsem byla na životním prostředí jako radní životního prostředí, tak jsem na to změnila trošku názor, protože jsem přestala obhajovat jenom zemědělství a potravinářství, musela jsem k tomu přibrat životní prostředí a můj pohled se změnil. Prosím vás, já jsem rozhodně neřekla ne, vy jste mě špatně, kolego, pochopil, já jsem pro to.

Děkuji.